Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 17. listopadu tohoto roku předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 81 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 86 rozhodl o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání a přikázal sněmovní tisk 1112 ústavněprávnímu výboru k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 10. prosince 2020 do 13 hodin.

Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím a přikročíme k hlasování.